Ano, je tady Česká onkologická společnost.

Tento prospekt měli dostat občané.

A to měly udělat pojišťovny.

Slušný člověk.

To bylo skutečně peklo.

Ano, ale trvalo to půl roku. A bylo to peklo. Takže co tady v tom prospektu říkáme? Stěží bychom hledali onemocnění, které způsobuje větší obavy a pocit bezmoci, než je rakovina.

Pravdou je zvláště při současném stavu lékařské vědy, že zdaleka ne každé odhalené onkologické onemocnění vede k tomu nejhoršímu myslitelnému konci.

Já jsem v šoku, když se ptám kolegů, jestli chodí na prevenci.

Dovolte mi přirovnání srozumitelné prakticky každému. Naproti tomu často ignorujeme jasné signály, jaké nám dává naše vlastní tělo. Nenechávejte prosím bez povšimnutí jediný náznak, jedinou změnu na svém těle. Klidně se sledujte i trochu víc.

A moje nadace věnovala tomuto ústavu speciální sondu na prevenci rakoviny slinivky. A je zajímavé, když ten přístroj za tři miliony dostala ta nemocnice, tak tam začali chodit pacienti, kteří...

Takže skvělí doktoři.

Za 6 milionů.